Vládní koalice se neváhala také pochlubit tím, že stabilizuje mandatorní výdaje, nebo podíl mandatorních výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích státního rozpočtu, a ten podíl snižuje o 1,9 procentního bodu. Jedná se o tzv. mandatorní výdaje ze zákona.

Především nedostatečná valorizace důchodů.

Ani zmínku.

Určitě se ta kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí bude tak jako v letošním roce potýkat i s některými nedostatečnými výdaji v oblasti sociální péče, to se pravidelně opakuje, nespokojeni, jak víme, jsou zdravotně postižení.

Víte dobře, že vláda na jedné straně prozatím nechce upravit rozpočtové určení daní obcím, možná že v pátek se to prohlasuje, ale zatím upravit nechce, a v návrhu rozpočtu přichází s tzv. valorizací příspěvku na výkon státní správy zajišťované obcemi, tzn. to, co si vlastně stát u obcí objednává, ve výši 1 %.

Neudělal to, resp. zřejmě to udělal v průběhu roku nějakým rozpočtovým opatřením, aby náhodou nedal za pravdu oprávněnému návrhu ze strany opozice. Skutečně mě bude zajímat, kolik těchto prostředků nakonec pan ministr v letošním roce na tento podprogram vyčlenil.

Památky žádají o vrácení spravedlivého podílu z jejich ekonomického přínosu do rozpočtu České republiky.

Ale to, samozřejmě, bude předmětem debaty druhého čtení.

Ani bohužel nereflektuje v dostatečné míře sociální témata.

Co mi vadí, a také už to tady zaznělo, že rozpočet vychází někdy i z velkých, z mnoha nerealistických očekávání na straně příjmů a slepě spoléhá na zavádění nových šikanózních opatření pro podnikatele.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku, pana poslance Vozky. Rušíte faktickou poznámku? V tom případě řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Bendl.